Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, já navážu na tu debatu, která už tady probíhá, co se týká záměru prodeje státních strategických zásob kovů.

A moje otázka tedy vede k tomu: Opravdu vám připadá důvěryhodné a manažersky správné nejdříve přijít s plánem prodeje, peníze z prodeje utratit někde jinde ve státním rozpočtu, a teprve následně přemýšlet a zvažovat, jak změnit strukturu strategických zásob?

Děkuji. Tak vážený pane předsedající, vážený pane poslanče, děkuji za dotaz. Já musím opětovně zopakovat jednu věc. O kovech ve státních hmotných rezervách se diskutuje takřka desetiletí.

O tom není dneska diskuse.

Ta nastala.

Ale dělat to paralelně, to znamená současně přemýšlet nad tím, co je nové, to můžeme, ale to neznamená, že v podstatě to budeme okamžitě párovat. My jsme se dohodli, že na příští rok uděláme pouze část, a to čistě z toho důvodu, že by se to objemově nestačilo v tom daném roce prodat.

Státní rozpočet pracuje objemově, jakožto vcelku pracujeme.

To není možné takto specifikovat. A nikdo se nebrání tomu, že se nakoupí něco zajímavého, třeba lithium, třeba potraviny, třeba něco dalšího. A to je to, co teď diskutujeme.

Ministerstvo průmyslu a obchodu není od toho, že bude diskutovat nad tím, co chtějí zemědělci nebo co třeba, já nevím, chce Ministerstvo vnitra. My jsme pouze správcem tohoto, ale správcem, který současně odpovídá za dvě položky, a to jsou kovy a ropa. Nic víc, nic míň. Děkuji.

Děkuji. Jednoduše technicky to nejde.

Tady to přece nemůžeme párovat jedna ku jedné. Děkuji.

Připraví se pan poslanec Janulík. Prosím, máte slovo. Dobrý den, vážená nepřítomná paní ministryně. Navazuji na vaši písemnou odpověď na moji interpelaci z 24. října tohoto roku, kdy mimo jiné mi odpovídáte, že připravujete zadávací dokumentaci na dodávku a provoz nového informačního systému pro provádění lékařské posudkové služby.